Já bych poprosil pana ministra vnitra, zdali by nás při třetím čtení nemohl seznámit s tím, zdali budeme čip potřebovat, či nikoli, nebo zdali bude veřejná správa nadále nabízet občanům za pětistovku něco, co nakonec stát nevyužije. Já si myslím, že to je aspoň jedna z malých věcí, kterou by ministr vnitra mohl udělat.

Všichni jsme se tam na sebe dívali.

Já bych prosil pana ministra vnitra, protože pochází z veřejné správy a má k ní blíž než k policii, předpokládám, aby se na tuto záležitost zaměřil a domluvil se s panem premiérem, že přinutí jednotlivé agendy státu, aby spolu začaly komunikovat a spolupracovat, aby byly kompatibilní jednotlivé registry, aby z toho bylo jasné, jestli Česká republika v tomto ohledu něco chce udělat pro občany, zjednodušit jim tu agendu.

Některé země to umějí. Nevím, jestli to chce Česká republika, jakou má vizi Ministerstvo vnitra. Zajímalo by mě, jak se na to dívá Ministerstvo vnitra.

Je tam řada věcí, na které jsme narazili v oblasti přibývajícího počtu s trvalým bydlištěm na těch radnicích, kdy stát umí zařídit cestu těch, kteří skončí svoji evidenci právě na jednotlivých radnicích, ale už není popsaná cesta, jak odsud. Jak tam, to všichni umíme, že se v tom dějí podvody, to také už se spousta lidí naučila, ale jak nakonec začít i ten počet lidí registrovaných na jednotlivých radnicích zmenšovat, tam také žádný recept v tuhle chvíli není a přináší to radnicím poměrně značné problémy. Tak by mě zajímalo, co na to Ministerstvo vnitra vlastně do budoucna chce vymyslet, zdali má nějaký lék, nebo jestli se na to budeme jenom dívat. Já též děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dovolte mi, abych stručně reagoval na své předřečníky a pan ministr mě potom určitě v některých věcech doplní.

Bylo mi z ministerstva jasně řečeno, že dobu neurčitou náš systém prostě nezná. Nevím, jak je to možné. Prostě ji nezná, protože tam musí být nějaký číselný údaj. Pokud by tam byla platnost sto let, tak tam bude sto let. Taková byla odpověď z Ministerstva vnitra.

Nevím, co je k tomu vedlo, ale zrušili to také. Pokud jde o cestovní doklad a vydávání toho expresního za šest dnů, tak mně se to zdá jako poměrně ještě dobré, že to bude za šest dnů, samozřejmě za ten správní poplatek, ale jak tady řekla paní poslankyně Černochová, tak když bych já jel na dovolenou jako normální občan, tak když si ji plánuji, tak se prvně podívám, jestli mám platný cestovní doklad.

Já jsem to dneska konzultoval ať už s náměstkem na Ministerstvu dopravy, tak i s náměstkyní Ministerstva vnitra a bylo mi řečeno, že bude zrušena i místní příslušnost u řidičských průkazů. Bude to samozřejmě řešeno v zákoně o provozu na pozemních komunikacích.

Padl tady mnohokrát problém ohlašoven.